Já mám pocit, že ta debata je často interpretována tak, že to je diskuze mezi nějakými odpovědnými a těmi, kteří jsou lehkomyslní, mezi ochránci zdraví a neodpovědnými blázny. Je to diskuze o rozumnosti, přiměřenosti, srozumitelnosti opatření, která se přijímají. A tu rozumnost, přiměřenost a srozumitelnost, to bych podtrhl. A taky je to samozřejmě diskuze o politickoprávním zdůvodnění těch opatření, jejich režimu a nástrojích, které má, může, musí vláda používat.